Takže musíme být velmi obezřetní. Vždy každé rozvolnění toho opatření vyhodnocovat na základě dat, která myslím, že dneska máme k dispozici, jsou i transparentně zveřejňována.

Takže i to si myslím, že je úctyhodná práce kolegů, kteří na tom pracovali, a já jsem přesvědčen o tom, že Ministerstvo zdravotnictví v tomto směru odvedlo kus dobré práce, že nakonec skutečně se počítají ty výsledky, a ty výsledky jsou. Jsou dobré.

Děkuji, pane ministře. Pak jsou zde další přihlášení. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, členky a členové vlády, kolegyně, kolegové, několik stručných poznámek. Kdybych měl zhodnotit pocit z té dnešní debaty, kterou vedeme od samého rána, tak je to spíše zklamání. Bylo tady vysloveno mnoho otázek a padlo málo odpovědí. Ta debata byla po většinu dne prostě jednostranná, povětšinou opoziční politici vystoupili u řečnického pultíku, vláda nějakým způsobem strpěla to, že tady někdo z jejích členů musí sedět a musí poslouchat a zažívat tu obrovskou nudu a někam si možná na papírek psát nějaké dotazy. Čestnou výjimkou je pan ministr zdravotnictví, který se teď alespoň pokoušel na některé z těchto dotazů odpovědět. Ale vlastně všechny ty odpovědi mířily směrem do minulosti. Obhajoval kroky Ministerstva zdravotnictví, říkal, co ministerstvo připravilo, udělalo, ale tady my v žádném zásadním sporu nejsme. My jsme dokonce jako opozice řadu kroků vlády podporovali. Ale dnešním bodem jednání není zhodnocení toho, jak doposavad pracovala vláda České republiky, ale je to žádost o prodloužení nouzového stavu. A v této věci jsme prostě odpovědi nedostali. Padly tady zcela konkrétní otázky, proč nelze v tuto chvíli aplikovat například zákonná ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví a proč je zapotřebí nadále používat ten speciální režim nouzového stavu. Ta odpověď prostě nepadla.

Došlo tady ke zhodnocení toho, co vláda doposavad udělala, ale chyběla tady ta predikce, ten pohled do budoucnosti, a to je to, proč jsme se tady vlastně dneska sešli. Tedy já budu navazovat i na pana ministra zdravotnictví. On řekl, že po Velikonocích bude připraven plán. Dobře, vláda tedy bez jasných argumentů nám říká: potřebujeme nouzový stav. Čekali jsme, že ty argumenty budou mít větší váhu, že budou mít jasnější argumentaci, ale dobrá, chceme podpořit i jako opozice vládu, pojďme to odsouhlasit na těch 14 dnů, jak navrhuje ODS, a potom přijde pan ministr a ostatní ministři, třeba pan premiér, s tím, že mají nějaký konkrétní plán toho, jak se život v České republice bude postupně navracet do normálu, nebo kdy se tak stane, nebo proč potřebují nouzový stav, nebo v jakém režimu je potřeba, aby se Česká republika nadále pohybovala, tedy ideálně těch 14 dnů jako takových.

Třeba Rakousko nemůžeme považovat za zemi, která nezvládá.

A víte, co se na konci stalo?

Děkuji, pane předsedo. Na řadě je pan předseda Tomio Okamura a připraví se pan předseda Filip. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, já budu reagovat na výzvu ministrů, abychom se ptali. Takže já bych se zeptal na aktuální věc.

Je to 575 zahraničních dělníků a 20 specialistů.

A výše uvedený výčet dělníků napovídá, že může jít o zneužití výjimky z krizového zákona, protože v případě dělníků, zahraničních dělníků, nepochybně nejde o vysoce odborné specialisty, které by nebylo možné nahradit pracovníky z České republiky, ale jde o normální agenturní zahraniční dělníky. A i v případě údajných 20 specialistů je k úvaze, zda v České republice skutečně nenajdeme 20 stejně kvalifikovaných lidí.

A jenom bych řekl tu strukturu.

Dále bych se chtěl také zeptat, kdo to celé povolil bez karantény.